Pojďme hlasovat ještě jedno hlasování.

Můžu tedy navrhnout, abychom doprojednali ta tři usnesení? Mělo by to být po nějakém konsenzu.

Nic nám nebrání, abychom udělali tři usnesení, tři hlasování. Žádná hodina nepadla.

Předseda klubu ODS.